45. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr a pan zpravodaj Kalousek. Tento bod byl přerušen v obecné rozpravě. Vidím žádost s přednostním právem pana ministra, který má slovo. Děkuji, pane předsedající.